Co to principiálně znamená?

Následkem těchto změn dojde k rozlišení možnosti zvolit si maximální částku měsíčního čerpání rodičovského příspěvku v závislosti na produktivitě příjemců a potažmo i jejich ekonomickém přínosu, a to i potenciálním pro společnost.

Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom v krátkosti představit pozměňovací návrh a doprovodné usnesení, které jsem už včera avizovala a předkládám za SPD.

Současně také navrhuji zakotvit do zákona o státní sociální podpoře trvalý valorizační mechanismus, který by garantoval pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok podle údajů Českého statistického úřadu.